Ovšem tato socialistická vláda má jiné recepty.

Tato vláda si schválila 30 miliard na dotace podnikům na pomoc s energiemi pomocí nějakých dotačních titulů, ale do konce roku to není schopna zadministrovat tak, aby ty podniky nějakou pomoc vlastně dostaly, takže tyto recepty jsou k ničemu.

Ovšem tato vláda toho prostě není schopna.

Tohle prostě podpořit nemůžeme. Děkuji za pozornost.

Ano, děkuji paní místopředsedkyně.

Takže to jsou dva dotazy, protože my to vlastně doteď nevíme. No, kolegyně kolegové, mám pocit, že tenhle pozměňovák přesně naplňuje charakter mého oblíbeného dvojího metru.

Za prvé, že to souvisí se státním rozpočtem, tenhle návrh, zcela nepochybně, protože když my tady schválíme, tak jsou příjmy, se kterými se počítá ve státním rozpočtu.

Dokonce ještě i beru to, byť jsem tady teprve druhé volební období, nejsem tady tak dlouho jako někteří kolegové, že i někdy poslanecký návrh jednoho poslance vlastně může kopírovat vládní návrh je to rychlejší verze, ale pak se to projevuje tím, že je na tom vládní shoda, což tady očividně není. To mi přišlo úplně absurdní, protože my jako opozice vůbec vlastně nevíme, vůči čemu se máme vymezovat, jaké je stanovisko vlády.

To znamená, že tady za mě nebudu to prodlužovat. Pokud jde o věci týkající se obcí, to už jsme si řekli, to ať si tady Starostové potom sami obhájí ve svých obcích.

Já děkuji. Děkuji. A pan ministr se hlásí s přednostním právem. Prosím.

Myslím si, že je mnohem legislativně lepší mít radši delší volební období než to každý rok prodlužovat, a případně to zkrátit, když se ukáže, že to není potřeba.